Já jsem chtěl dokončit myšlenku, která, si myslím, velmi souvisí s tím, o čem se tady bavíme.

Ale ono se ukazuje, že to funguje nakonec i v Evropské unii. Jenom český parlament jaksi máme nějakou tendenci tady udělat něco jiného a vytvářet příkop mezi vládou, parlamentem a podnikatelskou sférou. Ano, všechny podnikatelské asociace nebo Svaz průmyslu, Hospodářská komora a všichni podnikatelé, které znám, s tím naprosto zásadně nesouhlasí, byť i já například dávám šest dnů dovolené navíc, čtyři týdny normálně a šest dnů dovolené navíc.

Jakou drzost máme my, když oni to zavádí, jim to ještě dát jako povinnost?

Ano, většina podnikatelů Pan předseda Válek, poté pan poslanec Bláha, faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Já se pak přihlásím do řádné diskuze.

Já prostě pořád tomu tady nerozumím.

Děkuji. Máte slovo. Já děkuji za udělení slova. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat, prostřednictvím pana předsedajícího, za slova pana Kaňkovského, vystihují tu celou záležitost, ale samozřejmě i ty ostatní diskuze, já si myslím, že jsou k věci a že to prospívá k tomu, abychom si ujasnili, že vlastně celý ten návrh přišel v nevhodnou dobu. Všichni jsme pro prodloužit, na klubu jsme se o tom bavili, a kolega zdravotník vystoupil a já mu dávám za pravdu. Ano, nejcennější je zdraví. Ale pořád si řekněme na rovinu a já bych chtěl poprosit pana Stanislava Grospiče, který je předkladatelem s paní Hanou Aulickou Jírovcovou a dalšími, aby mi zodpověděli otázku, jak to budou řešit ve zdravotnictví. Tam je armáda lidí, kterým když prodloužíme dobu dovolených, tak kdo za ně bude pracovat? Zavřeme ta oddělení? Kdo to zvládne?

Chcete, aby lidi ve službách, kde nejsou pracovní síly pro služby, pracovali ještě víc? Tak to přece nejde, to se nedá zvládnout. Prostě ano, my se můžeme domluvit, že o tom budeme hovořit, že to budeme připravovat a že se domluvíme společně na tom, že k nějakému roku to odsouhlasíme a posuneme. Ale já bych dával přednost tomu, aby právě firmy si mohly vybrat a mohli si vybrat i zaměstnanci mezi firmami, kam půjdou a nepůjdou. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já možná překvapím. Překvapím v tom, že budu souhlasit s panem poslancem Kaňkovským, protože to, co řekl, v podstatě takto vnímám i já, byť jsem sociální demokrat, to nevylučuje.

Já jsem si vždycky vážil svých zaměstnanců a budu si jich vážit stále, protože bez zaměstnanců podnikatel nemůže prostě podnikat. A bez podnikatele zase zaměstnanec nemůže zajistit své rodiny, nedostane mzdu a tu mzdu má dostávat slušnou, odpovídající, ale vše je třeba zasadit do kontextu doby. Já jsem pro pět týdnů, ale myslím si, že v současné pandemické době bychom měli opravdu trochu myslet především na malé firmy, na živnostníky, pro které to může být opravdu zátěží. Pro velkou firmu to zátěž určitě není, ta si s tím poradí, ale menší firma, tam už problém je.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Ještě jednou děkuji.

Je potřeba si vždycky položit : kdo, co, kdy a jak. A myslím si, že kdo má rozhodovat o tom, jestli má být pátý týden dovolené, nebo šestý, nebo osmý, nebo dvanáct týdnů, tak to není role parlamentu a není to role podle mě vlády.

O těch dopadech ještě můžeme dál a dál mluvit, ale skutečně to není otázka toho, že to je naše role. Prosím vás, nechme tu roli těm zaměstnavatelům, protože tam se rozděluje mezi tím, která firma je úspěšná a která je o něco méně úspěšná.